Návrh na změny ve složení orgánů Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne.

My jsme na volební komisi standardně vyhlásili lhůtu do tohoto týdne, do pondělí 9. dubna do 12 hodin, a ve stanovené lhůtě nám poslanecké kluby předložily dva návrhy, které vám teď přečtu. Usnesení číslo 65 volební komise tedy říká, že pověřuje předsedu volební komise mě abych vás seznámil s návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak je předložily poslanecké kluby: Rezignace do stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky.

Dále tu máme už jen dvě nominace do výboru pro životní prostředí nový kolega, poslanec Roman Sklenák za sociální demokracii, a stejně tak do výboru pro sociální politiku také pan poslanec Roman Sklenák. Tady je to pouze nominace, protože pan poslanec Roman Sklenák nahrazuje Bohuslava Sobotku, který rezignoval na svůj mandát poslance. Volební komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení, která může proběhnout v tuto chvíli. Protože změny orgánů vždy hlasujeme ve Sněmovně veřejným hlasováním, navrhuji také hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení, a tak jak je obvyklé, doporučuji, pane předsedající, abychom nejdříve jedním hlasováním konstatovali rezignaci poslankyně a poté abychom jedním hlasováním, pokud bude souhlas pléna, provedli volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny, jak je navrhly poslanecké kluby, tedy veřejná volba pomocí hlasovacího zařízení en bloc. Nyní prosím, abyste otevřel rozpravu. Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Děkuji za předání slova. Navážu na své věty, které jsem řekl před malou chvílí. V souladu s usnesením 65 volební komise nejdříve prosím, abyste, pane předsedající, nechal hlasovat o rezignaci poslankyně v orgánu Poslanecké sněmovny. Je to rezignace paní poslankyně Jany Levové z SPD, ze stálé komise pro Ústavu České republiky.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Rozhodneme v hlasování číslo 31, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení nominací do stálé komise, do výboru pro životní prostředí a pro sociální politiku. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu předsedovi volební komise. Já děkuji také.